A zareaguji ještě na tu zdařilejší faktickou poznámku kolegyně Lorencové, ta druhá se jí moc nepovedla, pravda. To je vlastně to stejné, co jsem řekl na úvod. Jednou věcí se budeme zabývat a druhé budeme dělat, že nevidíme. Návrh cílí pouze na jeden segment. A opravdu si kolegové zvažte, jak budete hlasovat, jestli je rozumné se tím takhle dále zabývat. Nyní faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska.

Jenom drobnou poznámku ke garančnímu výboru.

Resort zemědělství je resort podnikatelský, který se měří podle produkce, efektivity výroby. Ve vší úctě.

Porovnejme sami, který výbor by měl být garančním a oč nám tady jde.

Děkuji panu poslanci Kalouskovi.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, já tento návrh zákona podporuji a chtěl bych jenom dodat, že bych byl rád, kdyby všichni, kdo zde mluvili citlivě o zvířatech, tak aby si uvědomili také, že ročně v České republice přichází o život mnoho dětí, které se nemohou narodit a které jsou v podstatě také týrány. Myslím si, že je dobře si to uvědomit. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji. A nyní tedy nemám žádnou přihlášku do rozpravy až na přednostní právo pana předsedy klubu ODS. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ale ještě než začnete mluvit, já znovu požádám sněmovnu o klid. Rád bych, abychom opravdu v důstojném prostředí dokončili jednání o tomto návrhu zákona. My jsme se rozhodli, že tento návrh dnes večer dokončíme. Prosím o to všechny odleva doprava a odprava doleva. Ještě není klid. A po vás další přednostní právo pana místopředsedy vlády. Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, bohužel se mýlíte.

Na návrh nejméně jedné pětiny všech poslanců nebo případně dvou poslaneckých klubu se může Sněmovna usnést jinak. Žádný takový návrh nepadl. Bohužel už jste měl před třemi minutami podle zákona ukončit projednávání tohoto bodu. No, v tomto ohledu samozřejmě, pane předsedo, máte pravdu, že jsem nepožadoval ani dokument, tedy písemný dokument o tom, že příslušný počet poslanců z klubu ČSSD, které pan kolega Sklenák zastupuje, mi nebyl předložen, to je pravda, to je moje chyba. Omlouvám se za to. Ale nepožadoval jsem tedy ani to, jestli s tím návrhem pana předsedy Sklenáka souhlasí jiný z předsedů poslaneckých klubů. Ten návrh padl, pan předseda Sklenák ten návrh přednesl po předběžné dohodě klubů sociální demokracie a TOP 09.

Tak, nyní faktická poznámka pana předsedy klubu ODS, poté pan místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. Předběžné dohody mimo mikrofon jsou hezké, ale musí je někdo říct tady. Já jsem velmi dobře poslouchal, co říkal. Máme stenozáznam, nezaznělo to správně, hlasování bylo naprosto zmatečné, nic jsme neprodloužili. Já nebudu podporovat návrh na zamítnutí, abyste si nemysleli, že to je kvůli tomu konkrétnímu. Ale je to pro příště. Já jsem ani nechtěl podpisy členů klubu. Stačilo použít standardní formulaci, na které byli případně domluveni. Ale když jste ji nepoužili, tak máte smůlu. Tak to prostě je. A když to připustíme jednou, tak už to pak můžeme připustit kdykoliv.

Protože jsem opravdu udělal chybu. Nepožadoval jsem, uvědomuji si to. Já nemám šanci se nechat vyměnit, protože tady vedle mě nikdo není.

Formálně máte nepochybně pravdu. Doslova máte nepochybně pravdu. Ale jsou určité výjimečné chvíle. Prosím, pochopte, že Sklenák je celej rozrušenej z toho, jestli bude, nebo nebude ministr.

Ale ta dohoda obou našich klubů tady vážně byla. Buďte pro jednou velkorysý, já vám to jindy vrátím.

Ale abych to trošku odlehčil.

Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.